predmeta, složenošću postupka i na koncu konca pravilima po kojima se postupak provodi. Stopa, prosječna stopa ažurnosti na predmetima iz nadležnosti kaznenih odjela iznosila je 102%, a potrebno vrijeme rješavanja 113,8% Kod građanskih i upravnih predmeta prosječna ažurnost je bila 101%, s time da je vrijeme rješavanje potrebno za rješavanje neriješenih predmeta 24,7 dana, dakle kraće od jednog mjeseca. USKOK je u '19. g. primio 1553 nova predmeta, a u radu su iz 2017. imali 775. Riješili su ukupno 1626 predmeta i stopa njihove ažurnosti za '18. g. iznosi 105% Na kraju godine, bez presude je ostalo 1035 osoba, pa se nažalost nastavlja trend povećanja nepresuđenih osoba koje su '18., kojih je '18. g. bilo 958. Prosječna stopa ažurnosti iznosi 104% Ukupno je riješeno više predmeta nego li je primljeno, a moramo naglasiti da za rad svih državnih odvjetništava su bila odobrena sredstva u iznosu od 354 milijuna kuna, pri čemu se na DORH odnosi 600 milijuna kuna, međutim, od toga čak 70% je namijenjeno isključivo za troškove zastupanja u međunarodnim arbitražama. O radi kaznenih odjela u '19. govori podatak da su državna odvjetništva zaprimila ukupno 35, praktično 36 tisuća kaznenih prijava protiv poznatih počinitelja. Analiza pokazuje da je ukupan broj prijavljenih poznatih osoba porastao zbog većeg broja kaznenih prijava koje je podnijela policija. Ona je podnijela kaznene prijave protiv 18 700 poznatih osoba, što je 3100 osoba više nego godinu ranije.

Razlog je tome što su kaznene prijave podnesene od strane policije argumentirane, potkrijepljene činjenicama i dokazima, tako da državni odvjetnik na temelju tako podnesenih prijava može donijeti odluku o daljnjem postupanju. Kad se radi o odbačajima kaznenih prijava policije, najčešće je razlog to leži u objektivnim okolnostima, a to je na koje policija nije mogla utjecati, primjerice, naknada promjena iskaza okrivljenika, odluka žrtve da iskoristi blagodat nesvjedočenja, povlačenje prijedloga za kazneni progon i sl. 2019. doneseno je rješenje o provođenju istrage protiv 4000 osoba, što je 450 više nego godinu ranije, a istrage, odnosno trajanje istrage koje su zapravo vrlo često i nerijetko predmetom kritike javnosti, pokazuje da se prosječno trajanje istrage, da prosječno trajanje istrage iznosi 6 mjeseci. Od 3 664 dovršene istrage, 12% istrage je dovršeno u vremenu do 12 mjeseci, 2,6 je trajalo do 18 mjeseci i samo 0,7% istraga je trajalo dulje od 18 mjeseci ili govorimo o 25 predmeta. Državna odvjetništva su podigla optužnice protiv 16 800 osoba, pritom se misli na fizičke i pravne osobe bez maloljetnika, a po optužnim vijećima sudova potvrđeno je 96,7% svih optužnica. Visok postotak odluka o potvrđivanju optužnice ukazuje na zaključak o osnovanosti državnoodvjetničkih odluka. Tijekom '19. g. prvostupanjski sudovi su donijeli presude u odnosu na 16 200 punoljetnih osoba, što je 5,3% više nego '18., ali od čega je 94,7% osuđujućih presuda, pa je razina uspješnosti u odnosu na prethodnu godinu 3% viša. Pri tome treba istaknuti da je na kraju pred nadležnim sudovima na kraju '18. g. ostalo 26 700 osoba bez presude. U strukturi izrečenih sankcija na kazne zatvora presuđeno je ukupno 23% osoba, od toga je njih u 29,9% slučajeva zamijenjeno radom za opće dobro na slobodi, dok su 3 osobe ili 0,08% presuđene na dugotrajnu kaznu zatvora. Na uvjetnu osudu presuđeno je 72,9% osoba, novčana kazna izrečena prema 2,5% osoba, a u odnosu na ostale su ostale osobe.

Dobili smo takve 402 presude, odnosno podizanje optužnice s kaznenim nalogom, što je učinjeno u 6 308 slučajeva. Oba se, po mojoj ocjeni mogu koristiti i češće nego što je trenutna praksa, pogotovo u redovitoj nadležnosti. Najbolji su primjeri uskočki predmeti u kojima od ukupno 270 presuda, njih 61% doneseno na temelju sporazuma stranaka. Razlog sklapanja sporazuma je brže i učinkovitije okončanje postupka, smanjenje troškova i velike, samim time, i velike uštede u odnosu na proračunska sredstva. Imovinska korist oduzeta je od 829 osoba u iznosu 123 i pol milijuna kuna, što je znatno manje nego 2018., međutim, pad je posljedica toga što je ured, odnosno USKOK imao tada jedan izuzetno predmet sa izuzetno velikim iznosom oduzete imovinske koristi od 52 milijuna kuna. Ukupno su državna odvjetništva podnijela 547 optužnih prijedloga u prekršajnim postupcima, međutim, treba naglasiti da opće ovlaštenje općinskog državnog odvjetnika za prekršajni progon je zapravo supsidijarne prirode što znači da se prekršajni progon odnosno postupci pokreću samo na temelju postupanja po prijavi za kazneno djelo kad se zaključi da kazneno djelo nije počinjeno ali da prijavljene kažnjive radnje sadrže sva bitna obilježja zakonskog bića prekršaja. Izuzetak su prekršaji iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe koji su u nadležnosti Državnog odvjetništva. Na kraju ako sumiramo rad ... [[Govornik se ne razumije.]] podataka o odlukama, treba istaknuti da su sva Državna odvjetništva uključujući u USKOK u radu na kaznenim predmetima sudjelovala na 54 000 rasprava i ročišta, provela ispitivanje 12 000 okrivljenika, ispitali 14 000 svjedoka i proveli 11 902 radnji. Kad je riječ o pojedinim vrstama kaznenih predmeta, detaljnije je to izloženo u pisanom izvješću. Želim naglasiti da se posebna pažnja posvećuje radu na predmetima ratnih zločina, korupcije i organiziranog kriminaliteta kao i gospodarskog kriminaliteta te sve aktualnijim pojavama u pojavnim oblicima govora mržnje. Dozvolite mi da u svega par riječi kažem nešto o kaznenim predmetima odnosno o ovim vrstama kriminaliteta. Kad je riječ o ratnim zločinima, moram naglasiti da se tu radi o kontinuiranom radu u zadnje skoro 30 godina. Na taj kontinuitet ukazuju i rezultata rada u 2019. godini. Govorim o postupcima pokrenutim protiv gotovo 3700 osoba a optuženo je njih preko 2100 bez obzira na vojnu ili nacionalnu pripadnost. U ovom trenutku imamo 594 optuženih osoba bez presude. Unatoč znatnim poteškoćama oko pribavljanja dokaza, provjeravaju se sve kvalitetna informacije i ulažu napori da se do dokaza dođe pa slijedom toga i nastavljamo zajedno raditi sa tužilaštvima susjednih zemalja ali isto tako sa međunarodnim tijelima i koristimo njihove baze podataka. USKOK je na područje korupcije i organiziranog kriminaliteta smatramo odradio vrlo kvalitetan posao, ulaže se puno truda i ambicija. No kako se radi na složenim predmetima, ti se rezultati ne mogu očekivati preko noći. To više jer je rad opterećen velikim brojem prijava koje su vrlo često neutemeljene pa struktura donesenih odluka govori o tome da se radi o čak 70% odbačaja. Zašto toliki broj odbačaja? Iz razloga što se radi o prijavama građana protiv službenih osoba koje su nezadovoljne njihovim radom ili odlukama pa smatraju da se radi o nezakonitom i koruptivnom radu. Sve relevantne sumnje na korupciju se pomno provjeravaju ali USKOK nije nadzorno tijelo što često gubimo iz vida. Moram istaknuti da USKOK-u na kraju 2019. g. nije ostalo neriješenih prijava u radu što pokazuje da je pokazao postignuta iznimna ažurnost. Također, nakon dovršene istrage, USKOK je optužio 372 osobe a optužno vijeće nadležnih sudova su potvrdila 99% podignutih optužnica. Za kazneno djelo govorom mržnje odnosno javnog poticanja na nasilje i mržnju, prijavljeno je ukupno 60 osoba. Za počinjene zločine iz mržnje od toga je policija sama prijavila 46. optuženo je 40 osoba, a odbačeno je ukupno 7 kaznenih prijava. Sudovi su donijeli osuđujuće presude u odnosu na 13 osoba, jednu oslobađajuću i dvije odbijajuće. Kad govorimo o radu građansko-upravnih odjela, treba reći da Državno odvjetništvo poduzima pravne radnje radi zaštite imovine RH kroz zakonsko zastupanje pred domaćim sudovima i javno-pravnim tijelima, kroz zastupanje u imovinskim sporovima pred inozemnih i međunarodnim sudovima i tijelima, zatim kroz izvan sudsko rješavanje sporova te davanje pravnih mišljenja. Tijekom 2019. g. građansko-upravni odjeli zaprimili su 75 000 novih predmeta što je 8,3% više nego godinu ranije. Zastupanje pred sudovima i upravnim tijelima odnosilo se na 57 000 predmeta a analiza sudskih odluka u parnicama pokazuje da je prema vrijednosti spora uspjeh 63% Na pad ovog uspjeha u određenoj mjeri odnosno u značajnoj mjeri, utječe broj ravnopravnih sporova koji proizlaze iz kolektivnih ugovora i onda su svi na kraju riješeni jednoobrazno. Također po punomoći je Državno odvjetništvo zastupalo u 175 predmeta. Radi se pretežno u upravnim sporovima u kojima zastupamo tužena ministarstva ali nažalost zbog ograničenih kapaciteta nismo u mogućnosti preuzeti veći broj zastupanja iako je interes za to vrlo velik. U strukturi sudskih predmeta najzastupljeniji su ovršni predmeti, zatim parnični te stečajni. Parnični predmeti bilježe porast zbog većeg broja ravnopravnih predmeta koji imaju karakter oglednog spora i nadajmo se da će upravo institut oglednog spora uveden posljednjim izmjenama ZPP-a, doprinijeti da se ujednači sudska praksa i ovi predmeti brže rješavaju. Što se tiče zastupanja RH pred inozemnim sudovima i tijelima, izdvojit ću međunarodna arbitraža radi zaštite stranih ulaganja koje se provode pred Međunarodnim centrom za rješavanje ulagačkih sporova ili po pravilima UNCITRAL-a. U tim postupcima Državno odvjetništvo RH koordinira rad, dogovara strategiju obrane s odvjetničkim društvima koja zastupaju RH i daje pravnu podršku u pogledu primjene domaćeg prava. Prikupljamo i analiziramo činjenice bitne za postupak i provodimo koordinaciju. Troškovi koji nastaju vođenjem međunarodnih arbitraža su izuzetno visoki ne samo zbog honorara stranih odvjetničkih društava koji su za naše pojmove vrtoglavi, već i zbog toga što su visoki honorari i troškovi stručnih eksperata, troškovi prijevoda kompletne dokumentacije, troškovi vještaka i arbitara. Moram istaknut da je u travnju '19. donesena arbitražna odluka u jednom postupku u kojem je utvrđeno da je RH povrijedila bilateralni sporazum… Poštovana državna odvjetnice vrijeme je isteklo, dakle sukladno Poslovniku 20 minuta je bilo vrijeme za iznošenje ovoga stava. Vi sada možete kroz replike i na druge forme naravno još dopuniti ono što ste željeli reći. Krećemo s replikama, kolega Grbin izvolite. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče, uvažena glavna državna odvjetnice, uvaženi državni tajniče. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku kako bi između ostalog još jednom istaknuli jedan neprihvatljiv odnos vladajuće većine i HS prema državnom odvjetništvu zbog činjenice da mi danas u siječnju 2021.g. raspravljamo o Izvješću o radu za 2019.g., a ne bi ga raspravljali niti sada da oporbeni zastupnici nisu svojom inicijativom prikupili potpise kako bi ova točka došla na dnevni red. Čitamo izvješće i u njemu stoje preporuke što bi bilo dobro napraviti u 2020.g., a danas je 2021., mi kasnimo preko godinu dana. Da je Hrvatska Švicarska što nije to bi možda bilo i prihvatljivo, da u našem kaznenom sustavu sve funkcionira savršeno to bi možda bilo prihvatljivo, ali tome nije tako. I zbog toga koristim ovu priliku da u ime Kluba zastupnika SDP-a osudim ovakvu praksu vladajućih, pogotovo kada se radi o Izvješću o radu glavne državne odvjetnice, ali isto tako i Izvješću o radu predsjednika vrhovnog suda. Međutim, iskoristit ću ovu priliku poštovana glavna državna odvjetnice da uputim jednu kritiku i vama i nadam se da ćete poslušati i iskoristiti neku od slijedećih prilika, a možete se javiti i nakon svake rasprave.

Državna odvjetnice vi možete slobodno sjesti sada s obzirom da imamo još dvije, dva zahtjeva za stankom, pa ćemo nakon toga replike. Kolega Grmoja, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bismo se konzultirali oko ovog izvješća iz kojeg nismo mogli saznati ništa osim toga da državno odvjetništvo ima želju, volju, energiju da se obračuna s korupcijom i kriminalom, a brojke govore nešto sasvim drugo. Hrvatska je prvak Europe po percepciji korupcije, viceprvak je Slovačka. Problem je za Hrvatsku što je Slovačka s novom vladom krenula u sustavnu reformu pravosuđa i ustanovila je poseban sud koji treba pratiti rad glavnih državnih odvjetnika i sudaca. Već 15 sudaca je završilo u zatvoru, a bivši glavni državni odvjetnik Slovačke je uhićen jer je u njegovom mobitelu nađena korespondencija s kriminalcima. Pitanje je što bi bilo kad bismo malo pročešljali mobitele naših glavnih državnih odvjetnika? Ono što nas jako žalosti je to da DORH poduzima radnje tek nakon određenih medijskih harangi ili medijskih priča. Kolega Lenart je govorio o njegovoj kući u Zagrebu, nitko nije ni prstom maknuo, nitko nije ništa poduzeo. Zanima me hoćete li i sada ponovno nakon što ste dobili zeleno svjetlo krenuti u određene radnje i hoćete li konačno istražiti kriminal i korupciju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova koju štitite po nalogu predsjednika vlade Andreja Plenkovića? Stanka će biti odobrena, ali ipak molim da malo biramo kvalifikacije, govorite kao da je nešto točno, a za što nemate dokaza, pa vas molim barem određenu ogradu. Kolega Grmoja izvolite povredu Poslovnika. Ovo je demokratska hrvatska država u kojoj ja mogu govoriti ono što želim, građani su me za to birali. Ako netko smatra da sam rekao bilo što neistinito pozivam DORH da pokrenu kazneni progon, a vama sam već rekao da mi skinete imunitet. Kolega Grmoja, dakle izrekli ste tezu da predsjednik vlade upravlja glavnim državnim odvjetništvom. Dobro, u redu, ja imamo pravo prokomentirati da za to i za takve teze trebate podastrijeti i dokaze, ništa više od toga, ali stanka će vam biti odobrena. Sada je na redu kolega Dretar, izvolite. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i ja ću zatražiti stanku. Eto i mi smo se naoružali nekim, malo, mrvičak aktualnijim statistikama koje nam pokazuju da se uskočki predmeti u 73,5% rješavaju institutom „sporazuma stranaka“ Što se tiče organiziranog kriminala donesene su 294 osuđujuće presude, ali samo 94 zatvorske kazne, ostalo je rad za opće dobro, uvjetne osude i novčane kazne. Klub zastupnika Domovinskog pokreta želi još jednom skrenuti pozornost hrvatskoj javnosti na činjenicu da je rad pravosuđa i pošten i ispravan rad jedna od pravih temeljnica svakog dobrog uređenog društva a znamo da je kod nas percepcija upravo tog pravosuđa i pravde u njemu izuzetno niska. Činjenica da prosječni hrvatski građanin ima malo povjerenja u institucije, prelijeva se i u hrvatsku stvarnost. Kada obijesni mladići ili odrasli muškarci čine i vrše kaznena, kriminalna djela znajući da im se gotovo u svakom slučaju neće dogoditi ništa ili će se izvući sa malom kaznom. Istu stvar samo na malo višem nivou, rade i gospoda političari naročito oni lokalni pa možda kao što smo nekad na naše nogometne terene zazvali strane suce, možda ne bi bilo loše još jednom podsjetiti da imamo glavnu europsku tužitelju gđu. Lauru Kovesi koja u Rumunjskoj iza rešetaka spremila 1000 korumpiranih političara i u tim procesima nije bilo instituta nagodbe. Hvala lijepa, tražimo stanku. Stanka će i vama biti odobrena. Imamo još jednu povredu Poslovnika, poštovana kolegica Vidović Krišto, izvolite. Povreda Poslovnika se ticala vas, kako sam u susjednoj dvorani, nisam odmah mogla prijaviti, dakle čl. 238., omalovažavanje zastupnika. Nije istina da nije dokazano da predsjednik Vlade Andrej Plenković upravlja DORH-om, to je pokazao kada priveo državnog odvjetnika nakon čega je uslijedila velika preobrazba našeg saborskog zastupnika Sauche koji je glasovao za HDZ. Kolegice Krišto, ovo nije bila povreda Poslovnika nego neki pokušaj replike pa vam dajem opomenu. Idemo sada dalje, poštovana kolegica Orešković, izvolite. Hvala, predsjedavatelju. Evo u ime kluba stranke Centar i stranke GLAS, tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo svi skupa kao saborski zastupnici promislili u kojem smjeru će teći ova rasprava, izvješće glavne državne odvjetnice po mom osobnom mišljenju jedno je od najvažnijih izvješća o kojem Hrvatski sabor raspravlja tim više što je percepcija našim građana da je korupcija jedan od glavnih, najvećih i osnovnih problema našeg društva a nema odgovornije osobe za borbu protiv korupcije od upravo Državnog odvjetništva. Također bi zamolila sve klubove i sve zastupnike da se zapitaju kada je nastalo pravilo i kako je došlo do toga da izvještaj glavnog državnog odvjetnika se svodi na statističke podatke a da se pritom smanji manevarski prostor za raspravu o odnosu između različitih grana državnih tijela i to da mi zapravo u tom izvješću imamo one glave argumente koji bi pomogli i saborskim zastupnicima da shvate gdje su problemi i kako svojim radom te probleme mogu riješiti. Napomenut ću ovdje da u ovom izvješću a tako i u brojnim prethodnima, postoje jedni te isti dijelovi koji ukazuju na to što samo Državno odvjetništvo predlaže Hrvatskom saboru da poduzme kako bi se unaprijedio zakonodavni okvir a isti tako kako bi se ojačali kapaciteti unutar samog Državnog odvjetništva počevši od ureda nezavisnih financijskih istražitelja, a da po tom pitanju Hrvatski sabor nije poduzeo apsolutno ništa. Ja ovdje danas sasvim sigurno neću štedjeti glavnu državnu odvjetnicu ali isto tak ukazivat ću na sve ono što je propust ovog doma. Stanka je odobrena i vama. Kolega Tomašević, izvolite. Tražim stanku u ime kluba Zeleno-lijevog bloka na temu ovog izvješća u kojem bi ja isto tako volio da ste na vi rekli šta bi vama trebalo kako bi se posebice pojačala ova borba protiv korupcije i organiziranog kriminala u smislu zakonskih instrumenata, u smislu financija i drugih resursa i u smislu koje zakonske prijedloge predlažete kako bi se smanjio utjecaj politike na rad istražnih tijela. Ja smatram naime da nije dobra praksa za percepciju neovisnosti DORH-a od izvršne vlasti kada primjerice premijer Plenković 4. siječnja kaže treba istražiti poslijeratnu obnovu, onda nekoliko sati nakon toga DORH kaže da će USKOK sa policijom pokrenuti izvide u poslijeratnoj obnovi. Pa onda Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje kaže ne možemo dostaviti javnosti podatke o tvrtkama koje su radile obnovu jel traje istraga da bi onda ipak premijer naložio tom istom uredu da objavi taj popis tvrtki. Isto tako, ne mislim da je dobra praksa za vaš rad da kad dignete optužnicu protiv primjerice gradonačelnika Požege da se onda premijer odluči takvog gradonačelnika staviti na listu za Sabor, da on uđe u Hrvatski sabor pa da mi onda u Saboru trebamo skidati imunitet jer mu je potvrđena optužnica od strane suda nekoliko dana nakon što je ušao u Sabor. Ja ne mislim da je to dobra praksa za vaš rad, za rad neovisnosti ove institucije i volio bi na koji način vi vidite da se može smanjiti bilokakav politički utjecaj na vašu istragu i kako vidite zakonske i druge instrumente koje očekujete od Sabora da vam mi olakšamo tu borbu. Sada je na redu kolegica Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime kluba HDZ-a iz razloga kako bi još jednom stavili naglasak na ono što stvarno piše u ovom izvješću. Izvješće je vrlo cjelovito, sa puno podataka i činjenično ako ih čitamo, sve ono što u izvješću piše, onda možemo zaista se zapitati da li postoji stvarna diskrepancija između percepcije koja postoji iz svega ovog što smo sada čuli od zastupnika iz oporbenog bloka i onoga što su stvarne činjenice koje pišu u ovom izvješću i daju jednu drugačiju sliku. Mi smo svi svjesni percepcije koja postoji u društvu, ali ne samo o radu DORH-a nego i općenito o stanju u pravosuđu međutim smatram da smo svi mi isto tako odgovorni za svaku izgovorenu, javnu izgovorenu riječ i da svi mi stvaramo tu javnu percepciju a puni puta se ona stvara na temelju nekih površnih analiza, površnih zaključaka, onoga što je objavljeno u medijskom prostoru koji je također tj. mediji su također kreatori javnog mnijenja i oni bi isto tako trebali znati da su odgovorni za ono što se objavljuje. Dakle, ne kažem da nema, sigurno da ima propusta, ali ne možemo sve govoriti u cjelini i moramo valorizirati i ono što je dobro, a na onome što nije dobro trebamo to konkretizirati i stvarati prostor da se to poboljša.

Dobro, odobrena je i ova stanka, međutim ja ću sukladno čl. 293.b nastaviti s raspravom. Imamo jako puno replika, 28 replika tako da ovako, predlažem da napravimo replike do kraja 28 puta 2 je 56 i onda nakon toga bi išli na slobodni govor, tako idemo sada sa replikama. Prvi je na redu kolega Sačić, izvolite. Poštovana gospođo glavna državna odvjetnice. S pozornošću sam vas preslušao, slušao i pročitao, informirao se o vašem izvješću, nažalost u njemu nemate nikakav aneks, nikakvo izvješće o radu Državnog odvjetničkog vijeća što svakako treba popraviti u budućnosti i stoga vas pitam kakva je sudbina, kakav je radno pravni, pravni status vašeg prethodnika glavnog državnog odvjetnika g. Jelenića koji se s ponosom hrvatskoj javnosti pohvalio da je dao zakletvu masonima mimo državno odvjetničke i ustavne prakse i kakav stav imate u odnosu na to i da li još uvijek ima u DORH-u ljudi koji se deklariraju masonima, to ističu ili taje i ne služe interesima RH? Hvala lijepo na ovom pitanju.

Međutim, ako ste imali priliku pažljivo pročitati sadržaj izvješća onda ćete pronaći preporuke za rad državnog odvjetništva. Što se tiče kolege Jelenića čekali smo kao što sam i rekla kad sam stupila na dužnost prije svega da se s obzirom da je Udruga slobodnih zidara registrirana u RH i zakonita da se izjasni Etičko povjerenstvo je li to u skladu sa etičkim kodeksom. To sam mišljenje dobila, znate svi da sam u 12. mjesecu bila oboljela od korone i odluka će biti uskoro donesena. Građani imaju veliko nepovjerenje ili najveće nepovjerenje u pravosuđe i prvih pet stvari kad god spominju da spominju pravosuđe, pravosuđe, pravosuđe, pravosuđe, to koči i razvoj RH, a DORH je sastavni dio pravosuđa. I naravno da je žalosno i da je zločin da danas radnici Brodotrogira od tajkuna Danke Končara kojega je država sufinancirala u milijardama da gradi brodogradnju, da ti radnici ne primaju plaću, a DORH ništa ne poduzima nego ti isti radnici su morali graditi njegove hotele tj. obnavljati koje je on kupio s tim novcem koji nenamjenski troši. Svake godine vam država tj. Ured za reviziju daje izvješću sve kriminalne radnje i šalju vam.

A sada u ovom trenutku evo ja se ispričavam, dobila sam statističke podatke pitanje neisplate plaće u Brodotrogiru je u nadležnosti Općinskog državnog odvjetništva u Splitu. Pokrenuto je, sad vam ne mogu reći koliko jel nemam toliko vremena, koliko postupaka, doneseno je određen broj presuda, a ostali su postupci u tijeku. Moram reći da je bilo i kaznenih prijava protiv trgovačkih društva zbog neisplate plaća, ali su te kaznene prijave odbačene naprosto iz razloga jer su ta trgovačka društva bila u blokadi. Prema tome, kada postoje objektivne okolnosti zbog kojih se nije mogla vršiti isplata plaća onda to ne može biti i nije kazneno djelo. Izvolite. Hvala lijepo. Povrijeđen je čl. 238. hvala vam lijepa što poduzimate nekakve postupke u rješavanju tog zločina neisplate plaće od strane tajkuna Danke Končara, a samim ste ovim rekli da je odgovornost na Andreju Plenkoviću i ovoj Vladi što ne poduzima ništa po pitanju subvencija i ugovora o restrukturiranju od strane Danke Končara. Ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika, ovo je replika i na jedan vrlo neprimjeren način ste prekršili Poslovnik. Molim vas da to ne činite. Kolega Grbin, izvolite. Proučavajući izvješće za 2019.g. vjerujem da nisam bio jedini koji je uočio jedan velik porast broja predmeta na općinskim državnim odvjetništvima od 20% ili čak 30.000 predmeta više nego u prethodnim godinama. Neku posebno pojačanu aktivnost u 2019.g. nitko od nas nije primijetio pa sam u izvješću tražio obrazloženje za to i našao sam ga u sljedećoj rečenici „U 2019.g. je do povećanja primljenih i riješenih predmeta došlo zbog unosa starih predmeta u informacijski sustav CTS“, dakle zbog unosa starih predmeta.

Mislim da taj zaključak ne možemo izvuć nego moramo reći nešto drugo. Razvoj informacijskog sustava državnog odvjetništva započeo je 2009.g. i tada su to bila eksperimentalna uvođenja na razini Karlovca, Pule i ne mogu se sjetit oprostite trećeg. 2013. je počela implementacija CTS-a, međutim tek 2015.g. su sva državna odvjetništva ušla i unose spise u CTS s obzirom da oni predmeti koji su započeli ranije uvijek su se upisivali stari predmeti, stare statistike odnosno ranije statistike radile su se na bazi pisanih upisnika, te pisane upisnike smo mi napustili sa 1. siječnjem '20.g. kada je stupio na snagu Poslovnik o radu državnog odvjetništva i sada, tako da možemo imati određene, mogu se pokazivati određene diskrepancije i nedosljednosti u statističkim podacima kad ih pratimo kroz godine, ali ni u kom slučaju ne može se govoriti da su podaci bili netočni. Hvala poštovani predsjedniče, poštovana državna odvjetnice sa suradnicima, poštovani državni tajniče. Rimac, Kovačević, Curić, Varga i brojni drugi predmeti i brojna druga imena su zaokupljala hrvatsku javnost ne samo sa težinom djela za koja se terete i sumnjiče nego i s time što je vrlo često se pojavljivala opravdana sumnja da je došlo do pucanja mjera i curenja informacija iz istraga prema onima koji su pod sumnjom. Puno rasprava o tome smo imali. Moje pitanje je da li i što se poduzelo da vidimo gdje te mjere pucaju i što možemo napraviti da do toga više ne dolazi? Drugo pitanje je vezano uz Baniju gdje se pojavila opravdana frustracija onih kojima su rušene kuće, onima kojima su kuće bile obnavljane i pitanje je s obzirom na izjave v.d. predsjednika visokog kaznenog suda koji je u startu rekao da tu nema ničega i da će tu biti ili zastara ili teško dokazivo, da li osjećate možda neprihvatljivi pritisak sudbene vlasti na rad državnog odvjetništva? Prije svega samostalnost i neovisnost državnog odvjetništva ovisi o tome da se nastojimo oduprijeti pritiscima svih, kako izvršne vlasti, zakonodavne, ali isto tako i sudbene vlasti. Da li je nastupila zastara ili ne, o tome je prerano govoriti jer naprosto u trenutku kada se je cijelo, cijela priča aktualizirala mi nismo imali saznanja da li je i kada se obnova vršila, prema tome koji je vremenski tijek i na što se to odnosi. Prema tome, mi smo zbog toga morali pristupiti određenim istraživanjima da bi nakon toga donijeli odluku. Ako ćemo ovako poprijeko donositi onda nam više niti državno odvjetništvo, niti sudovi neće biti potrebni. Što se tiče curenja informacija mi svakako nastojimo u suradnji sa policijom jer ta istraživanja nam mora provesti i policija, ovaj utvrditi kako je i na koji način došlo do pucanja. Međutim, ako govorimo o slučaju Rimac ne možemo govoriti da je došlo do pucanja mjera naprosto [[Upadica: Hvala vam]] iako to tako kolokvijalno zovemo, jel o tome smo već davali izjave. Hvala predsjedavatelju. Gđo. glavna državna odvjetnice, ja za vas imam jedno vrlo jednostavno pitanje, ali tražim istinit, iskren, potpun odgovor bez kamufliranja. Recite mi, jeste li vi u privatnim odnosima sa gđom. Baricom Novosel? Ako jeste znate li gdje je ona danas zaposlena? I također želim da mi odgovorite na pitanje jeste li se tijekom prosinca telefonski čuli, ne kažem kakav je bio sadržaj telefonskog razgovora, ali jeste li se čuli sa g. Ivicom Mandićem vlasnikom tvrtke MANDIĆ PROMET d.o.o., vama je jasno zašto vas to pitam, pretpostavljam da ste upoznati sa tekstom koji je objavio jedan naš tjednik, tiče se vas osobno i uvelike, uvelike utječe na percepciju nezavisnosti vašeg rada. Naravno da poznajem gđu. Baricu Novosel s obzirom da je ona zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu, da je ona prije nego što je radila u državnom odvjetništvu, jednako kao i ja radila u državnom pravobraniteljstvu, tada u Jaski, kasnije ovaj također u županijskom, poznajem ju, u dobrim smo odnosima. Sada s obzirom na cijelu ovu priču vrlo malo kontaktiramo jer naprosto se ne želim u to miješati.

Poštovana glavna državna odvjetnice, iz izvješća ako gledamo broj predmeta nažalost se potvrđuje kako gospodarski kriminal se u Hrvatskoj je smanjuje. Struktura presuda pak ukazuje da su to uglavnom uvjetne presude, rad za opće dobro i novčane kazne. Isto tako vidi se da određene mjere blokade imovine protekom određenih zakonskih rokova se nažalost ukidaju. Ističete u izvješću da nemate financijske istražitelje odnosno dovoljno kvalitetnih kadrova za, za tim specijalističkim znanjima koja su potrebna, ali s druge strane DORH zastupa javnopravna tijela po punomoći u sudskim predmetima i u pravnim sporovima i ostaje nekako nejasno zašto se DORH opterećuje sa takvim predmetima mada vjerojatno ima dovoljno pravnika u tim institucijama, a s druge strane nemamo dovoljno [[Upadica: Hvala vam]] kvalitetnih kadrova za Situacija je slijedeća, pitanje kaznene politike i kaznenih sankcija je pitanje rada sudova. Naravno državno odvjetništvo na to može utjecati i pokušava utjecati kroz žalbe protiv izrečenih jel protiv dijela presude koje se odnose na kaznene sankcije izrečene. Osobno smatram da u tom dijelu trebamo biti još aktivniji i agilniji jer nam je, da tako kažem, kaznena politika takva kakva je. Ovo što ste rekli za zastupanje ministarstava, to nije velik broj predmeta, radi se o razlozima dakle i to su predmeti iz nadležnosti građansko-upravnih odjela, dakle upravni predmeti, upravni sporovi. Razlog je tome što imamo samo 4 specijalizirana suda odnosno 4 upravna suda u RH i ministarstvo koje ima sjedište u Zagrebu jako teško može pokrivati i Rijeku i Split, itd., zbog čega se obraćaju DORH-u da ode da bi mogli na raspravama pred tim sudovima zastupati ministarstvo. Evo, ja bih se osvrnuo ukratko na ovaj dio vašeg Izvješća koje se odnosi na podnesene kaznene prijave, dakle u 2019. g. gotovo 19 000 kaznenih prijava podnesenih od strane policije, njih 18,5% je bilo odbačeno, dok je od 17 000 kaznenih prijava podnesenih od ostalih, većinom dakle od građana odbačeno gotovo 50% Dakle razvidno je da se polovica svih kaznenih prijava podnesenih od strane građana odbacite, u svom Izvješću ističete kako je riječ o prijavama u kojima navodi iz istih nisu potkrijepljeni dokazima, ali posebno apostrofirati kako su upitni motivi zbog kojih se takve prijave zapravo i podnose. Stoga se postavlja pitanje, obzirom da sukladno pozitivnim propisima, državni odvjetnik mora postupati po kaznenim prijavama, pa čak u nekim slučajevima po anonimnim kaznenim prijavama, a imajući u vidu ovaj visoki postotak dakle odbačenih u uskočkim predmetima 99% gotovo odbačenih, koliko zapravo vremena i kapaciteta se na to troši, odnosno da li bi se nekim zakonskim prijedlozima zapravo taj problem mogao riješiti i onda vrijeme i kapacitete usmjeriti tamo doista gdje je potrebno. DORH već godinama smatra i predlaže da bi se, a mislim s tim se i kolege suci slažu da bi Zakon o kaznenom postupku trebalo zapravo, napisati novi, donijeti novi Zakon o kaznenom postupku jer ovaj zbog brojnih izmjena je jako težak za primjenu u praksi. Što se tiče ovih odbačaja kaznenih prijava, zapravo govorimo o prijavama, bilo bi pravilnije govoriti o prijavama nego o kaznenim prijavama jer se često radi naprosto o pismenima građana koji zbog toga što im nisu ispunjena očekivanja, da tako kažem ili su neriješeni imovinsko-pravni sporovi na način koji njima ne odgovara, onda posežu za kaznenim progonom.

Problem kapacitiranosti isto tako je problem u DORH-u pa me zanima, čini mi se da je čak i u pogledu službenika veći problem nego u pogledu zamjenika državnih odvjetnika u ovom trenutku, pa me zanima, što ćete kao glavna državna odvjetnica po tom pitanju poduzeti i kako ćete riješiti taj problem jer znamo da bez ljudi ne možemo imati ni rezultate.

S obzirom da se prošle godine donošenjem novog Poslovnika promijenio način praćenja predmeta, mi smo sada u fazi izrade prijedloga za Ministarstvo pravosuđa procjene potrebnog broja zamjenika. Nadamo se da će to uskoro, da ćemo to uspjeti uskoro napraviti, ministar donijeti tu procjenu koja bi onda bila baza za daljnje zapošljavanje i naravno, nadamo se podršci Ministarstva pravosuđa da će nam i odobriti zapošljavanje. Osobito je problem u USKOK-u što se tiče službenika.

Osim suhoparnih brojaka u Izvješću i nerazumljivih nekih stvari, ja bi vas pitao konkretno pitanje.

Ne bi vam se događalo ovo da svakih par mjeseci ili jedanput godišnje uhvatite po par nekih sitnih, kao u Negoslavcima ljudi i koji vam nakon 15 dana istražnog zatvora izađe na slobodu. Da ste to napravili, ne vi, i prije vas koji su bili, kompletno operaciju Vukovar, obuhvatilo bi se sve od vode do najsitnijih ovih izvršitelja. Ja vam neću moći odgovoriti na to pitanje jer u to vrijeme nisam bila glavna državna odvjetnica i nisam se bavila tom vrstom predmeta. Ali vjerujem da bi se postupci pokrenuli da je bilo za to dovoljno dokaza, dovoljno elemenata ili da su te osobe odnosno i svjedoka koji bi bili u RH. Ono što je moja namjera kao državna odvjetnica, a to je sad možda nešto o čemu možda i nije vrijeme za govoriti, to je pitanje kako mislim reorganizirati rad državnih odvjetništava vezano za procesuiranje i rad i otkrivanje uopće ratnih zločina, koncentracijom zapravo rada na 4 specijalizirana državna odvjetništva i te odjele koje bi trebalo definitivno u vrlo kratkom roku kadrovski ekipirati. S obzirom na protek vremena smo svi svjesni da je sve teže i teže prikupiti dokaze i raditi na tim predmetima. Koju osnovu, kolega Mlinarić? Stanka je bila, dakle ne možemo to. Kolegice Peović, izvolite. Dobar dan. Za pitanje o Brodotrogiru rekli ste da su presude donesene na Županijskom sudu u Splitu. Istina je da su radnici podigli kaznene prijave za neisplatu plaće. One su međutim, odbačene, što ste ovdje i ponovili, opravdali to time da su firme u blokadi jer nemaju novaca. Stotine radnika u Brodotrogiru nisu dobili zaslužene plaće još od srpnja 2020. g., no blokada ne može biti opravdanje. To je uvriježena praksa. Dakle u 5.g. 3 su firme otišle u stečaj, a isti radnici su prebačeni iz jedne firme u drugu. U isto vrijeme, isti Končar je kupio udjele i u hotelu Medena u Trogiru, a nije poštivao ugovor koji ga obvezuje da 60% mora biti Brodotrogira u tome, a samo 40% luksuzne Marine koja mu je jedina u interesu. Mi govorimo, vi ste u svom izlaganju odnosno pitanju spomenuli Brodosplit. Pitanje se odnosno odnosi se na Brodotrogir i tvrtke u vlasništvu Danka Končara. Prije svega Zakon o trgovačkim društvima nije, odvaja odgovornost vlasnika i dioničara tvrtke od samih obaveza tvrtke. To je jedna stvar. Nisam rekla da je donio županijski sud, rekla sam koliko je odluka, evo sad opet pokušavam pronaći, ali ispričavam se, ne mogu vrijeme je kratko, mogu vam to reći naknadno koliko je odluka doneseno. Državno odvjetništvo uvijek kad dođe do dokaza naravno da se pokušaju oni prikupiti i ovo pokreće kazneni postupak ako su ispunjene sve zakonske da tako kažem pretpostavke odnosno dokaže, utvrdi se da je, bit će kaznenog djela ispunjene. Evo, ne mogu vam ništa više reć. Zahvaljujem se. Poštovana, u ovom izvještaju nema jedne od ključnih informacija potrebnih zapravo za nadzor sabora nad radom DORH-a i da bi razumjela se bolje situacija, to je bilo pitanje koje je trebalo biti ključno pitanje rada istražnog povjerenstva, a to je da li ima i na koji način se detektiraju i sankcioniraju politički pritisci prema radu državnog odvjetništva i njihovih zaposlenika, pa vas sad ovdje pitam s obzirom da jeste mogli izvijestiti o tome jer Zakon o državnom odvjetništvu kaže da u izvještaju prema saboru možete izvijestiti i o stanju u pravosudnom sustavu i o problemima na koje nailazite, a vjerujem da je to jedan od problema, molim vas da nam ovdje onda direktno odgovorite da li je bilo političkih pritisaka prema državnom odvjetništvu, na koji način su se oni detektirali i koliko je kaznenih prijava za počinjenje kaznenog djela prisile prema pravosudnom dužnosniku podignuto u 2019. i 2020.g.? [[Upadica: Hvala vam]] Hvala. U našem izvješću smo dali na neki način preporuke i govorili o onome koji su nam problemi koji se tište. Možda evo ja ću ovo prihvatiti kao jedan konstruktivan prijedlog da na kraju izvješća za '20.g. koje će biti prvo izvješće koje ću ja pisati i za koje sam odgovorna kao glavna državna odvjetnica jer govorimo o '18.g. kad je glavni državni odvjetnik bio zapravo kolega Jelenić. U tom slučaju zapravo da možda koncentriram ovo u jednom posebnom dijelu koje promjene zakona jer čitajući ovo vidjet ćete da smo tražili istražitelje da konstatiramo da nam je ovo premalo … [[Govornik se ne razumije]] da nam treba broj ljudi, predlažemo izmjene ZKP-a odnosno Zakona o kaznenom postupku itd. To su sve prijedlozi koji su možda skriveni u tekstu izvješća, nisu koncentrirani na jednom mjestu. A što se tiče pritisaka protiv pravosuđa mislim ja ću vam reći ovako, kaznenih prijava nema, a da je državno odvjetništvo svakodnevno i ja sada trenutno kao i svi moji prethodnici izložena pritiscima da, pročitajte medije jer sve skupa ispadne da zapravo onog časa kad je objavljeno nešto u medijima presuđeno je, više ne treba sudova, ne treba državnog odvjetništva. Malo sam pustio vrijeme jer je bilo vrlo bitno ovo da kažete, ali vas molim da se držimo ipak minute. Kolegica Vidović Krišto izvolite. Evo ja ću vam navest jedan primjer. Dana 22. srpnja 2013. građanski aktivist protiv korupcije Tomislav Jelić prijavio je DORH-u da je osobno svjedočio susretima Ivana Turudića, tadašnjeg predsjednika Županijskog suda u Zagrebu i Srećka Ferenčaka, glavnog tajnika HNS-a kojemu se za vrijeme njihovih susreta na tom županijskom sudu sudilo zbog teških koruptivnih radnji. U svakoj drugoj članici EU zbog te bi činjenice takav sudac bio suspendiran i bio bi udaljen sa sudske dužnosti. Privatni susreti predsjednika suda s čovjekom kojemu se sudi potpuno su neprihvatljivi, u demokratskim porecima oni su uopće nezamislivi, po čijem nalog DORH ništa nije poduzeo. Jeste li svjesni da ste i vi u DORH-u zbog prikrivanja kaznenih djela u zoni protuzakonitosti? I nemojte molim vas govoriti o tome da vi tada niste bili u mandatu jer svi ti bivši su i dalje u vašemu DORH-u.

Kolega Jelenić kad je razriješen dužnosti glavnog državnog odvjetnika više nije radio u uredu i nije mogao pisati to izvješće, nego sam ga pisala ja i potpisala sam ga kao prva zamjenica glavnog državnog odvjetnika.

Pa kolegice Krišto, nema povrede Poslovnika, vama se može ne dopadati odgovor, ali vi ne možete, ovdje nema proceduralne nikakve povrede, dobit ćete opomenu drugu. Izvolite. Dakle ima povreda Poslovnika čl. 238. omalovažavanje saborskih zastupnika, nas nekoliko ovdje smo prokomentirali da je to pitanje kaznene odgovornosti.

Ovo je odgovor osobe koja je zadužena za tu problematiku. Nažalost ne, možete kroz drugi odgovor se dotaknuti toga.

Kada sam ga pitao da li postoji pisani trag o tome, između DORH-a i ministarstva rekao je da ne zna, kada sam ga pitao da li je prvo iniciralo da se to rješenje napravi kako ne bi nastupila šteta za RH, ministarstvo ili DORH rekao je isto da ne zna. Mene zanima i taj konkretan slučaj, ali me zanima i vaša praksa, da li u takvim situacija postoji pisani trag gdje DORH preporuči nekome u izvršnoj vlasti da se poništi nekakav dokument kako ne bi nastala materijalna šteta za RH?

O sastancima se vode službene bilješke u pravilu, vrlo rijetko će se dogoditi osim ako se radi o nečem vrlo kratko, čisto ovako instruktivnom se neće voditi, a mišljenje se traži odnosno daje u onom slučaju kada je mišljenje i pisano zatraženo. … [[Upadica se ne razumije.]] Molim?

Izvolite kolegice Baričević. Hvala lijepa predsjedavajući. Uvažena državna odvjetnice. Čuli smo i od ostalih kolega da je istraživanje i procesuiranje ratnih zločina zapravo tema koja još uvijek pogađa našu zemlju. Još uvijek nisu svi zločini istraženi, dosta optuženica nije podignuto pa me zanima kazali ste da je 594 optuženih bez presude, zanima me točno koliko optužnica se tu radi u ovim predmetima 594 što ste rekli da su optuženi? Kazali ste da ćete napraviti reorganizaciju rada, čini mi se da se dosta kasni sa tom reorganizacijom rada i kadroviranjem jer žrtve i počinitelji imaju svoj vijek trajanja, pa mi se čini da je to dosta kasno. Još bi postavila jedno pitanje ako uspijem, smatrate li da li treba suziti nadležnost USKOK-a koji bi trebao istraživati najsloženije zločine? Krenut ću od kraja, da smatram da treba suziti nadležnost USKOK-a i dali smo prijedlog da se ide u izmjenu Zakona o USKOK-u, to je jedno. Što se tiče kaznenih odnosno ratnih zločina, ja skrećem pozornost da na internetskim stranicama odnosno na našoj mrežnoj stranici DORH-a postoje podaci o svim postupcima koji su pokrenuti, a državna odvjetništva nadležna koja rade na tim predmetima o aktualnim zbivanjima dakle onim postupcima koje jesu, redovito obavještavaju. Nažalost ovi predmeti teško mi je sada reći, ali podatak ako vas zanima ja vas lijepo molim kao saborski zastupnik možete tražit dat ću vam odgovor koliko se radi predmeta. Dobar dio optuženih zapravo nije u RH, nedostupan je našim sudovima. Nešto se počela mijenjati praksa sudova u vezi toga da se provode suđenja u odsutnosti, ali prije je to bilo isključeno. Često policijski službenici znaju reći da je DORH usko grlo provođenja zakona tj. procesuiranja, često puta je evidentno da znaju te istrage biti kontaminirane. Primjer u Sisačko-moslavačkoj županiji da načelnik Policijske uprave Sisačko-moslavačke županije boravi u Top-Termama Topusko besplatno, a vlasnik je županija i onda nakon otkrivanja nakon 6 mjeseci plaća račun dovodi do sumnje da on podilazi službenicima Sisačko-moslavačke županije protiv kojih čak postoje i neke istražne radnje koje se već dugo provode, a nigdje ne dolaze. I ovo zadnje što se dešava, da li ćete provjeriti da li je sve zakonito u slučaju Ive Žinića i imovine i svega onoga što se ovih dana piše i u medijima i o čemu se raspravlja?

Što ste me zadnje pitali oprostite? … [[Upadica se ne razumije.]] Žinić, Žinić je čim smo saznali za ovo mi smo dobili informaciju od Županijskog državnog odvjetništva u Sisku, provjerili smo predmete koje ima u radu Građansko upravni odjel koji je davao mišljenja na nacrte ugovora, a naravno po utvrđenju činjenica ona se razmatraju i postupit će se sukladno, tim više što u ovom trenutku i druga tijela su se počela baviti istraživanjima. Gospodine predsjedavajući. Kolegice glavna državna odvjetnice. Pa evo ja ću iskoristiti prvo par rečenica da pohvalim ovo izvješće, držim da je isto sveobuhvatno iscrpno i daje vrlo jasne i egzaktne pokazatelje, ukazuje na dodatne napore u institucionalnom radu vaše institucije koje mislim da je dosta bitno. Moje pitanje jest, smatrate li da je donošenjem novog Zakona o DORH-u i Zakona o upravljanju državnom imovinom doprinijelo bržem i efikasnijem radu DORH-a posebno u djelu koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i upravljanju imovinom u vlasništvu RH što mislim da je isto jedan važan dio, segment a ne samo kazneni dio odjela DORH-a koji radi. U svakom slučaju, mislim da je s jedne strane Zakon o Državnom odvjetništvu koji je proširio mogućnost nadležnim tijelima pa tako i tijelima koja upravljaju državnom imovinom, da zatraže pitanja i pomoć, pravu pomoć Državnog odvjetništva jer smo zapravo svjedoci da su se kroz godine propisi toliko mijenjali da je jako teško sada uspostaviti kontinuitet i zapravo vidjeti koji propis se primijenio kao primjerice evo što je uvaženi zastupnik spomenuo Žinića jer zapravo se radi sad o primjeni uredbe iz 2005. g., ne radi se o aktualnim propisima koji su sada na snazi. Mislim da je na zaštiti imovine i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, da je to zapravo ovom trenutku jedno vrlo važno pitanje koje će se pogotovo vezano za obnovu na Banovini jako aktualizirati i mislim da tu imamo puno prostora i da ćemo tu morati puno surađivati. Uvažena glavna državna odvjetnice, evo na tragu pitanja kolegice, 30 g. je prošlo od Domovinskog rata i mislim da je izuzetno važno da se procesuiraju svi ratni zločini i zbog vladavine prava a i zbog žrtve pa ja vas neću pitat za kaznena djela odnosno optužnice koje ste podigli, nego me interesira kako surađujete sa agresorom Republikom Srbijom u otkrivanju ratnih zločina počinjenih na tlu Hrvatske? I moje je drugo pitanje, da li vi kao glavna državna odvjetnica sad imate sve resurse u svojim rukama i da li možete kvalitetno i dobro raditi ovaj zahtjevni posao jer znamo da doista da su ogromne kritike na rad pravosuđa u RH? Što se tiče resursa kojima raspolažemo, moram reći, mislim u RH, imamo organizaciju na način da zapravo sredstva za rad Državnog odvjetništva odobrava Ministarstvo pravosuđa odnosno idu iz državnog proračuna dakle nemamo samo novac kojim samostalno upravljamo, raspolažemo i koristimo za one svrhe i namjene koje nam u određenom trenutku smatramo da su potrebne. Što se tiče ratnih zločina i suradnje sa Srbijom, ona je da tako kažem, nekadašnji termin da upotrijebim miroljubiva koegzistencija jer zapravo se radi o stvarima gdje oni, od njih tražimo zapravo informaciju gdje se ljudi nalaze i ovo, neki puta nam odgovore, neki puta ne, ali su vrlo često spremni od nas tražiti podatke o osobama a puno manje su spremni uzvratiti sa podacima.

Ako se nastavi ovaj trend, uskoro ćemo imat DORH bez državnih odvjetnika a kao što vidimo, korupcija i kriminalitet u RH buja i dalje. Rekli ste da se nadate podršci Ministarstva pravosuđa, nadate se ali nije li vrijeme da se neke strukturne promjene naprave u privlačenju kadrova u Državno odvjetništvo ne samo pravne struke nego i financijske, porezne i sličnih struka? Hvala lijepa. Činjenica odnosno podaci koji ste vi iznijeli su točno, to je točno, vrlo brzo će u Državnom odvjetništvu RH doći do smjene generacija, jel, ali s druge strane ja se nadam da će biti dovoljno ljudi koji će iz razine županijskih Državnih odvjetništava koji već imaju bogato iskustvo, moći preuzeti poslove u Državnom odvjetništvu RH. Što se tiče zapošljavanje, jako vam je teško s obzirom da bi postali zamjenik državnog odvjetnika morate položit, dakle završit Pravni fakultet pa biti 2 g. pripravnik pa onda položiti pravosudni ispit pa ići u državnu školu 2 g. pa onda položiti ispit u državnoj školi i tako zapravo dolazimo do toga da sa nekakvih 30 g. postaju ljudi, mogu prvi puta postati zamjenici. Naravno da je puno lakše i jednostavnije otići odmah u odvjetništvo i biti dobar branitelj s dobrim prihodima. Uvažena državna odvjetnice, jedna od glavnih zamjerki građana prema DORH-u koje se istina tiče vaših prethodnika, jeste loša komunikacija DORH-a prema javnosti. Smatrate li vi da bi bolja komunikacija upravo prema toj javnosti bila dobar put kako bi se vratilo poljuljano povjerenje građana prema DORH-u a što je svakako ključno za funkcioniranje, za demokratsko funkcioniranje svih državnih institucija pa tako naravno i DORH-a? Hvala lijepo. Da, mislim da u Državno odvjetništvo pa i ja osobno imamo puno prostora koji možemo otvoriti da bi naša komunikacija sa javnošću i transparentnost rada bila bolja. Jedna od tih stvari je možda i neposredna komunikacija ali drugi dio je ono što se trenutno radi i razvija se portal jer naša internetska stranica je na toliko staroj i lošoj bazi da je samo pitanje trenutka kad će se sasipati pa nećemo moći ni minimalne informacije na taj način dati građanima. Nadam se i tome, vi ste rekli ja se nadam, ja se nadam i vjerujem, ne ostajem samo na nadi, nego i vjerujem s obzirom na iskazanu podršku od strane ministra Malenice, da ćemo i to pitanje riješiti i da ćemo kao što su sudovi dobili novi portal za informaciju, dobiti i mi pa biti na taj način bliži javnosti, evo. Hrvoj Šipek, pa evo s obzirom da znamo kako često Državna odvjetništva, općinska odnosno županijska nisu imala baš dobre uvjete za rad, pa su evo nakon nekoliko desetljeća se eto omogućilo da rade u boljim uvjetima. Ono što je vrlo važno, ovo vaše izvješće je vrlo iscrpno i u samom izvješću se kaže da je ovo prvi put da se na ovaj način prikazuju zapravo indikatori i kroz kretanje tih indikatora učinkovitosti i kvalitete se prikazuju zapravo i podaci. Pa bez obzira na to što neki kolege misle kako su to samo statistike, ali jako je važno upravo to da ste na ovaj način mogli to prikazati, tim više što zapravo se time služe i Vijeće Europe odnosno to je kriterij kojim smo mi u samom sustavu.

Naravno, jedan dio problema je takve naravi da zapravo je potrebno izgradnja ili novih zgrada ili nadogradnja tako da postoje objektivni razlozi zbog kojih se smještaj nekih Državnih odvjetništva ne može adekvatno riješiti. Što se tiče indikatora učinkovitosti i ocjene rada Državnog odvjetništva, ja se usuđujem odnosno pozivam se na mišljenje Europske komisije o stanju u pravosuđu u Europi pa tako i u RH gdje oni ocjenjuju rad Državnog odvjetništva i USKOK uspješnim i pozitivnim i kažu da zapravo rezultati rada i percepcija su potpuno suprotni od stvarnih podataka. Poštovana državna odvjetnice, u svom izvješću koje je ka i uvijek opsežno ste naveli da se broj radnih sporova povećao zbog toga što radnici odnosno što država ima problema sa svojim zaposlenicima. Ja se tu ne mogu složiti s vama jer bih prije rekao da zapravo zaposlenici imaju problema sa državom kao poslodavcem s obzirom da država potpiše kolektivni ugovor a nakon toga ne poštuje odredbe tog kolektivnog ugovora. Naime, to tumačenje koje je navedeno u vašem izvještaju da poslodavac tumači na jedan način a radnik na drugi način, to baš i ne stoji s obzirom da postoje komisije koje tumače kolektivni ugovor i u toj komisiji su zapravo i predstavnici i poslodavaca i sindikalista. Tako da ono što se tako protumači, trebalo bi se zapravo poštivati međutim usprkos tome se ide na sudove, na tim sudovima se sporove gube i onda se još uz oni osnovicu zapravo pripisuje i kamate i sudski troškovi. Ovdje se radi, s obzirom da se radi o sporovima koja je odnosno onim dijelovima kolektivnih ugovora koje zapravo komisija nije istumačila a ono što nastaje problem zbog čega Državno odvjetništvo ne sklapa nagodbe je u tome što smo imali situaciju da su različiti županijski sudovi zauzimali različita stajališta. Kada bi mi prihvatili stav onoga koji ide u korist radnika i li obrnuto, hoćete u korist države, onda bi to bilo nejednakost građana s obzirom da su građani sa područja nadležnosti drugog županijskog suda, za prava izgubili. Zbog toga sam i rekla u izvješću da pozdravljam uvođenje oglednog spora koji je došao jer on daje mogućnost da kad se desetak predmet pojavi iz iste činjenične i pravne osnovne, preskače se županijski sud, Vrhovni sud zauzima na sjednici stajalište koje je onda vodilja za niže sudove. Poštovana glavna državna odvjetnice, iz vašeg izvješća razvidno je da je Državno odvjetništvo postiglo jednu visoku razinu učinkovitosti, dakle više predmeta je riješeno, manje je neriješeno i ja sam sigurna da vi i vaši suradnici činite sve kako biste te dobre pokazatelje još poboljšali a ne samo zadržali, dakle da ne ostanete na ovoj razini.

Evo žao mi je, ali ja vam ne mogu dati podatke koliko zapošljavamo osoba sa invaliditetom. Mogućnosti zapošljavanja ovise o tome o kojim se radnim mjestima radi, jel. Ako se radi o službenicima, onda su daleko šire mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Međutim stvar je u tome da se jako malo osoba uopće prijavljuje na oglase z slobodna radna mjesta u Državnom odvjetništvu a među njima invaliditet, osoba sa invaliditetom praktički i nema. Koji su razlozi tome, jako mi je teško reći ali u svakom slučaju stav Državnog odvjetništva je osobe sa invaliditetom mogu obavljati poslove bez problema sukladno svojim ograničenja fizičkim koje imaju, ima prostora u svakom slučaju. Hvala lijepo, predsjedniče Hrvatskog sabora. Gđo. državna odvjetnice, evo nedavno se napunilo godinu dana od neslavne izjave Kreše Beljaka da UDBA nije pobila dovoljno ljudi. Taj isti zastupnik koji je ujedno i gradonačelnik grada Samobora je od svjedoka pokajnika optužen a ti dokumenti su poslani na Državno odvjetništvo prije nekoliko godina, da izvlači novac iz gradskog proračuna za stjecanje osobne koristi zajedno u svezi s jednim poduzetnikom, isti taj zastupnik koji je ujedno i predsjednik HSS je optužen od članova predsjedništva i glavnog odbora da je falsificirao zapisnike i to je također prema njihovom navodu upućeno DORH-u pa me zanima jeste li vi u slučaju Beljak postupali, ako niste, planirate li jer ovo su doista ozbiljne optužbe koje zaslužuju razjašnjavanje u hrvatskoj javnosti. Izvolite.

Da li je bilo ikakvih političkih pritisaka na rad DORH-a u slučaju Puljašić budući da od predaje snimke tijekom travnja i svibnja 2020. g. je prošlo više od 10 mjeseci. Pitanje je da li bi se išta poduzelo da snimka nije izašla u medijima. Znamo da Puljašić više nije saborski zastupnik, Gradska organizacija HDZ-a u Požegi je raspuštena, no još uvijek je on gradonačelnik kao i njegov zamjenik gradonačelnika. Oni ovih dana obavljaju javne dužnosti, zamjenik polaže vijence, a niti jedan se nisu oglasili u medijima oko slučaja snimke. Nije li sumnjivo da su određene radnje počele se poduzimati tek nakon objava snimaka? Šef Županijske organizacije HDZ-a Željko Glavić je unatoč saznanjima o snimci dozvolio da takav čovjek bude na listi kandidata za HS, a premijer Plenković je također, blagonaklono gledao na sva djela Puljašića unatoč svim upozorenjima sa terena.

Radilo se na tome znatno prije, a snimka je izašla puno kasnije.

Poštovana glavna državna tajnice. Ustavom RH DORH je tijelo koje poduzima pravne radnje radi zaštite imovinskih interesa RH. Postavljam pitanje, da li se to odnosi i na gradove i općine kao sastavni dio javnog sektora? Iz kojeg razloga to postavljam pitanje? Naime, u vašem opsežnom Izvješću po nama nedostaju podaci o broju sudskih postupaka koje je DORH u ime RH vodi protiv gradova i općina, a vezano upravo za imovinu. Naime, po nalogu DORH-a RH putem sudova se upisuje na imovinu, da li su to zgrade, parkovi, zemljišta, koji su gradovi i općine bili uredno upisani još '93. i nakon tih 10, 15 godina država, tj. RH bez uopće uključivanja i upoznavanja jedinica lokalne samouprave se uknjižuje.

Možemo obraditi te sporove iako ja osobno smatram da se RH, a i jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave kao osobe javnog prava ne bi trebale nalaziti na sudu, već da bi bilo jako dobro da se možda formira jedno tijelo na kojem bi se to rješavalo sporazumno. Ovo o čemu vi govorite, to je zapravo pitanje Istre i činjenice da općine i gradovi Istre nisu nakon stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi izvršili, sklopili sporazume o podjeli imovine, a obaveza je DORH-a i DORH je to radilo po službenoj dužnosti, nikakvom nalogu izvršne vlasti i mislim da probleme koje Hrvatska danas ima i sa investicija i svim je upravo zato što nije izvršena, nisu riješeni imovinskopravni odnosi i još uvijek vučemo zaostatke socijalističkog uređenja i upisa.

Hvala poštovana glavna državna odvjetnice. Jučer ste na sjednici Odbora za pravosuđe prvo šutjeli, a zatim i zanijekali da ste dobili informaciju sa sumnjama kako su diplomati uz pomoć krivotvorenih isprava omogućili, znači određena, odnosna znatna imovinska sredstva veleposlanikovoj supruzi u Australiji. U Sabor su stigli dokumenti koji potvrđuju kako ste tu informaciju dobili još prije pola godine.

Molio bih komentar ovoga što ste jučer rekli i što namjeravate poduzeti. Ja se jučer nisam mogla sjetiti te informacije jer je to cijeli niz informacija koje su mene kao novu glavnu državnu odvjetnicu zapravo preplavile i ja se ispričavam zbog toga što se ja toga nisam sjetila, ali ja naprosto ovaj, toliku količinu informacija ne mogu držati u glavi. A što se tiče podnositelja prijave, mislim da je o tome su vođeni postupci, on je dobro informiran, pozvan je u DORH odnosno u USKOK da se izjasni vezano za svoj podnesak, ja sad imamo ovdje kompletnu informaciju, ali definitivno ova minuta za repliku mi nije dovoljna, prema tome, možemo o tome razgovarati, a čini mi se da je to pitanje bilo postavljeno i bivšem državnom odvjetniku Draženu Jeliniću o, koji je rekao da se o tome raspravljalo i na Antikorupcijskom vijeću i zapravo nema, prema onome što je dostavljeno DORH-u nema elemenata za kazneni progon.

I percepcija javnosti ono što ukazuje dakle mi imamo sva svjetla pozornice na određenim slučajevima kada ljude hapsimo stavimo u pritvor, a onda oni u dva, tri ili koliko već mjeseci u pritvoru, izađu van i traje dugo vrijeme dok se uopće podignu optužnice, budu prihvaćeni i krene proces. Ja vas pitam jer imate jedan dio izvješća koje su preporuke, dakle to možemo napraviti samo zajedno, pravosuđe, mi saborski zastupnici da nešto pokrenu i zato sam i rekla vaše dugogodišnje iskustvo. Što učiniti, što uraditi, koje alate imati u rukama i koristiti ih da to jednostavno ne bude tako jer ako neće biti tako onda će i percepcija javnosti biti zasigurno malo drugačija. Najsloženiji predmeti su iz nadležnosti USKOK-a, imamo dvije stvari, jedna stvar je da suzimo nadležnost USKOK-a i da dobar dio kaznenih predmeta koji su da tako kažem barem po vrijednosti niži da prebacimo u rad redovnih državnih odvjetništava, naravno županijskih državnih odvjetništava, to je jedna stvar. Druga stvar je da se USKOK kadrovski ekipira i to primarno službenicima jer s obzirom na prava koja Zakona o kaznenom postupku daje okrivljenicima, pravo uvida, pravo preslike, pravo svega skupa mi nemamo dovoljno službenika koji to mogu. Optužnice pišu sami zamjenici ravnateljice USKOK-a, prema tome to nije nimalo jednostavno. Potrebni su nam istražitelji i ono što smo isto tako na početku rekli u zaštiti ljudskih prava je ugrađeno puno stvari u Zakon o kaznenom postupku, on je doživio puno promjena i mislim da bi nam novi Zakon o kaznenom postupku je nužan. Poštovana glavna državna odvjetnice. Ja bih vrlo konkretno, našao sam jedan nalaz u izvještaju Državne revizije za Grad Zagreb i onda me interesira na koji način onda vi to procesuirate. Dakle, radi se o proračunu Grada Zagreba gdje je 2018.g. jednom članu povjerenstva, koji je neovisni stručnjak za električne instalacije isplaćeno, on kaže ovdje 4,5 milijuna kuna.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedavajući. Uskoro će godinu dana kako su društva za upravljanje obveznim i mirovinskim fondovima dostavila izvješće za 2019. pa skoro slijedi rok za dostavu ovakvim izvješća i za 2020. Međutim, vladajuća koalicija još nije našla za shodno da ova izvješća stavi na dnevni red Sabora što jasno govori o odnosu prema ukupnom mirovinskoj politici. Više puta smo za ovom govornicom upozoravali na iznimno teško stanje u kojem se nalazi naš ukupni mirovinski sustav te nepovoljne trendove koji ga tek očekuju u godinama koje slijede. Od skoro 40 milijardi kuna potrebnih i za tako male mirovine, samo polovina se skupi kroz mirovinske doprinose dok se deficit odnosno druga polovica namiruje iz poreza i ostalih proračunskih prihoda. Ovakva situacija je višestruko štetna. S jedne strane nema prostora za nužno potrebni pomak u prihodima naših umirovljenika a sa druge strane zbog deficita od 20-ak milijardi kuna kojega treba namiriti iz ostalih proračunskih prihoda, nisu moguća značajna porezna rasterećenja građana i gospodarstva čemu bi se dodatno potaknuo gospodarski rast. Nalazimo se u začaranome krugu koji nas zbog nepovoljnih demografskih trendova vuče u daljnje zaostajanje. Prije nekoliko godina Europska komisija izdala je dramatično upozorenje kako će na razini EU zbog sve dulje životnog vijeka i nepovoljnih demografskih trendova do 2060. prosječan broj radnika po umirovljeniku pasti sa 4 na 2 što će ozbiljno ugroziti održivost mirovinskog sustava članica. Po tome kriteriju, mi smo zemlja koju je vladajući duopol lansirao duboko u budućnost jer mi već danas imamo samo 1,2 zaposlena po umirovljeniku. U istom dokumentu, Europska komisija snažno se zalaže za poticanje privatne štednje u mirovine pogotovo u zemljama koja su već sada daleko ispod europskog prosjeka poput RH. Međutim naša trgovačka Vlada bratstva i jedinstva potpuno je nezainteresirana za ovu tematiku. Vidjeli smo kako se čak 15 milijardi kuna godišnje bez potrebnih kontrola i kriterija potiče sve i svašta ali sa samo 80-ak milijuna kuna privatnu dobrovoljnu mirovinsku štednju. Prema izvješću HANFA-e za 2020., obvezni dobrovoljni mirovinski fondovi zaključili su u 2020. s više od 125 milijardi kuna ukupne neto vrijednosti imovine. Imovina koju građani drže u obveznim mirovinskim fondovima na kraju prošle godine iznosila je 119 milijardi kuna a u dobrovoljnim fondovima 6,7 milijardi kuna što ukupno iznosi oko 1/3 BDP-a. S obzirom da inicijalno planirana mirovinska reforma nikad nije provedena do kraja, izdvajanje u II. mirovinski stup ostalo je na inicijalnih 5% zbog ogromnih deficita proračuna tokom zadnjih 20-ak godina. Planirano postupno povećanje izdvajanja na 10% bruto plaće nije provedeno. O dobro poznatoj sposobnosti Vlade da upravlja državnom imovino pogotovo poduzećima u vlasništvu i suvlasništvu države, najbolje govori prijedlog proračuna Vlade za period za 2020. do 2023. u kojem je ukupni prohod od državne imovine u ovoj godini planiran na razini od samo 2,4 milijardi kuna godišnje s tendencijom pada na 2,1 milijardu do 2023. Primjeri susjednih zemalja poput Slovenije, Mađarske ali i dobiti nekih domaćih kompanija, jasno govore i kako bi ovakve proračunske prihode moglo ostvariti pojedinačne naše najveće državne kompanije. Ukratko, nebriga ove Vlade za dobrobit građana najvidljivija je u mirovinskom sustavu i uz deficit od čak 50% iz I. stupa, isplaćuju se takve mirovine da je većina naših umirovljenika na rubu egzistencije. Jedino rješenje je snažan gospodarski rast koji će značajno povećati broj radnih mjesta i prosječne plaće a toga nije bilo u planu čak i prije korona krize. Poticanja dobrovoljnih oblika mirovinske štednje je zanemarivo a investicijski potencijal postojećih 125 milijardi kuna mirovinske štednje građana nije niti približno iskorišten.

Izvolite.

Slijedeći Klub zastupnika biti će onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Marina Opačak Bilić, izvolite. Kolega Bulj, molim vas ne iz klupe. Poduzetništvo i ugostiteljstvo jedne od temeljnih grana zaslužne za punjenje državne blagajne i rasta BDP-a, a jedne od najpogođenijih u ovoj krizi. Znamo svi da ako nema poduzetnika nema ni održivog gospodarstva, a trenutna situacija u Hrvatskoj je alarmantna. Bila je i prije ove krize, no sada još više. Pa tako sektori pogođeni odlukama stožera o zatvaranju uporno upozoravaju na nepravilnosti, ali kao ih nitko ne čuje. Posljedice zatvaranja ugostiteljskog sektora ostavile su poduzetnike na izmaku snaga, kako ugostitelje tako i one iz povezanih djelatnosti. Najveći rizik pao je na obrtnike koji za obveze nastale u poslovanju odgovaraju svojom cjelokupnom imovinom. Unatoč prisilnom gašenju gospodarske aktivnosti računi za obveze u poslovanju i dalje im pristižu, a osnovni životni troškovi im nisu stali, dok postojeći sustav potpora i kompenzacijskih mjera uz sve dobre strane i najbolje namjere kasne. Dobar dio poduzetnika nije dobio potpore za studeni, a poneki niti za listopad prošle godine. Jasno je da najvećem broju obrtnika taj novac predstavlja jedini izvor za osiguravanje minimuma egzistencije. Model naknada fiksnih troškova uvjetom predaje isključivo plaćenih računa za troškove nastale u poslovanje ostavio je na vjetrometini upravo tu najosjetljiviju grupu poduzetnika i nerealno je očekivati da će prosječan obrtnik s tek nekoliko zaposlenih koji kroz cijelu prošlu godinu posluje s gubitkom namaknuti sredstva za osnovnu djelatnost i podmiriti troškove za još jedan mjesec. Osim da se recimo, zaduži kod rodbine i prijatelja. I imaju pravo biti nezadovoljni, imaju pravo biti ogorčeni i tražiti pravedan model naspram drugih jer imamo primjer da su recimo, caffe barovi pod ključem, dok kiosci mješovitom robom, pekarnice, benzinske pumpe bez ikakve prepreke nadopunjavaju osnovu djelatnost pripremom i prodajom kave i jednostavnih jela, vrve ljudima, što i nema baš neke epidemiološke logike. Tako imamo činjenicu da se samo u prosincu prošle godine gotovo 800 milijuna kuna iz ugostiteljstva prelilo u maloprodaju. I nisu oni jedini pogođeni nepravilnim odlukama. Imamo primjer sa putničkim agencijama koje po odluci stožera nisu zatvorene i kao takve nemaju pravo na potpore iz ovih mjera, a bilježe gubitke u poslovanju od preko 80% Danas želim skrenuti pozornost na nejednakost i na donošenje nepromišljenih odluka. Svakako je zdravlje građana na prvom mjestu, ali stožer se mora konzultirati sa strukom pri donošenju određenih mjera i koje posljedice za sobom te mjere nose. Među građanima se javlja zbunjenost time da jedno može, drugo ne može. Možemo tako popiti kavu iz aparata na tisku, ali u kafiću gdje je obučeno osoblje i gdje je dezinfekcija obavezna ili na terasi istog tog kafića, ne možemo. Tako imamo zakinute ugostitelje i rad kafića ili fitnes centara, dok hoteli i toplice rade. Ograničili ste propusnicama u vrijeme božićnih blagdana kretanje između županija i ograničili nam bar malo ljudske radosti i obilaska bližnjih, a onda kad se dogodio potres, istog dana ste ih ukinuli. Dapače, viša sila, ali vidjeli smo da sve navedeno odaje dojam neispravnih i nepromišljenih odluka. Pa zašto se nešto dobrih odluka uvijek donosi pod pritiskom više sile? Jer znamo da se, recimo i u prvom valu lockdowna kada su police trgovina masovno praznile, svima se odjednom probudila svijest za domaćim proizvodima, svijest o održivom uzgoju vlastite hrane, kupujmo hrvatsko, dostava na kućnu adresu, euforični bum, a taj euforični bum trajao je i djelovao je u istoj mjeri koliko djeluju i Plenkovićevi radari. Odluke Stožera koje su donesene i zabranjuju rad ranije navedenim djelatnostima stvaraju klimu nesigurnosti, nepovjerenja i zbunjenosti. Štetne su za velik broj hrvatskih građana koji strepe kako će preživjeti sljedeći mjesec jer potpora od 4 tisuće kuna, osim što nije dostatna, k tome i kasni po 2, 3 mjeseca. Krajnje je vrijeme da se ovim sektorima omogući rad za razmjerne, uz razmjerne epidemiološke uvjete, da im se isplate potpore za očuvanje radnih mjesta po dospijeću te da im se omogući pravedniji model naknade fiksnih troškova. Unatoč činjenici da plaćaju hrpu nameta, da je PDV na ugostiteljstvo u Hrvatskoj najveći u Europi, unatoč činjenici da su jedini sektor koji porez poreza na dodatnu vrijednost plaćaju porez na potrošnju, unatoč tome da njihov posao ne poznaje vikende i praznike, ovi ljudi žele raditi [[Upadica: Hvala.]] Omogućite im to pravedno i pravilno.

obmanjujete te ljude koji su iselili. Nije to smiješno, 6% BDP-a Hrvatskoj je od loših politika i vaših lažnih obećanja uz izbore. I znam da će sada bageri kreniti, počet će se kopati dok ne završe izbori. Barem da završite te projekte. Ja se mogu ovaj, pozvati na sjednicu Vlade prije 3 godine u Splitu, skoro 4 godine koja je obećala 2 milijarde kuna projekata Splitsko-dalmatinskoj županiji, Dalmaciji, županiji u kojoj je drugi grad po veličini Split i najveća županija u RH. Znate koliko je od tih projekata sjednica Vlade do sad ostvareno, izvršeno? A ja vam garantiram i znam da je najperspektivnije područje za život je područje u zaleđu Splita i ostalih primorskih gradova. Uz projekte kao što su poveznice na autoput koje ne smiju biti zaobilaznica Dalmatinske zagore, Like i ostalih krajeva, nego mora biti poveznica tih krajeva. Za novac koji su obećali moglo se izgraditi brzu cestu do moga Sinja.

I to je taj projekat koji sam davao amandmane, ali vi uporno glasate protiv, vi i kolege iz većine iz 9. izborne jedinice. Zajedno sa kolegama iz SDSS-a gdje je njihov saborska zastupnica i to županica. Sa Zelova vidite rijeku Cetinu jedno prekrasno misto, sad je prozvano „Hrvatskim Kupresom“, tamo je snijeg, blizu je Split, dobar put, povezano, ali nema vode. Ljudi nemaju vode, tko će ostati tu živit? Umjesto da razvijamo mi turizam, iznad 900 metara je, blizu je tih gradova znači imamo ogroman potencijal, ali ste nas stavili na red pa uskoro nećete. Narod to vidi. Jedino kad sam bio prošle izbore kandidat za župana, uvaženi kolega, znate što se događa, ne morete proć, ja iđen u Imotski, ne morete proć od kamiona koji asfaltiraju. Skoro je crno jaje. I vi govorite o projektu Slavonije.

Prema dvije trećine Hrvatske su više zla napravile i šteta nego svi okupatori od Turaka pa do … [[Govornik se ne razumije.]] A u slobodnoj Hrvatskoj, jel' razumite o čemu vam govorim, dvije trećine Hrvatske su prazne, nema ljudi. Mene? Pod ovim svjetlima. Naša su pod korovom. Umjesto da je naš potencijal gospodarski to sjeme i ti OPG-ovi domaće staro sjeme. Šta će kupovat? 700 000 ha neobrađenog zemljišta, a navodnjeno je samo 0,5% poljoprivrednog zemljišta u RH.